Bude to velmi krátké. Jenom odpovím Martinu Kolovratníkovi. O všech metodách a nových postupech, které se připravují, samozřejmě vím. Na podvýbor chodím, jednání se účastním. Ale o čem jsem mluvil, byla ta minulost, těch posledních 15 let a 10 dní v úřadě.

Všechno je to v přípravě.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Dobrý večer milé kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, členové vlády, dovolte mi, abych reagoval na některé věci, které tady pan ministr dopravy objasňoval.

Bylo to o odvaze zadavatele, jaká kritéria k předmětu zakázky byl schopen do té zakázky dát.

Tolik pro korektnost, abychom nemátli veřejnost.

Je to i to memorandum, které ministr Šimonovský podepsal s tehdejším hejtmanem Rabasem a které vy jste a naše vláda jsme na něm postavili dohodu, která následně byla uzavřena mezi vámi, zástupcem vlády a Pardubickým krajem ohledně strategické podpory pro výstavbu R35.

Protože si myslím, že to je nutné řešení.

Rádi jako opozice pomůžeme.

Takové argumenty já úplně nepovažuji za korektní.

Udělal jsem tehdy bezprecedentní kroky jako vy. Žádal jsem tehdy o vyvolání a zavedení krizového stavu.

Zmíním ještě jednu věc. Vy jste popisoval, že tehdy ministr Šimonovský mohl rozhodnout o tom, aby se ta rekonstrukce odehrála i v duchu rozšíření o další, třetí pruh.